Budeme pokračovat v přerušeném bodu důchodového pojištění, a to rozpravou, protože jestli jsem správně převzal řízení schůze, vystoupila paní ministryně, pan zpravodaj a první na řadě je paní poslankyně Radka Maxová v obecné rozpravě ve druhém čtení. Sněmovnu prosím o klid a paní kolegyně Maxová má slovo. Děkuji, pane předsedající. Já jenom v krátkosti vystoupím v obecné rozpravě. Mnohé bylo řečeno již v prvním čtení i na sociálním výboru, nicméně bych ráda reagovala na tuto předloženou novelu, protože v podstatě nikdo nějakým způsobem si nevšiml, že jednáme o předčasných důchodech, o předčasném odchodu do důchodu pro horníky, což samozřejmě je určitě dobrá věc. Přesto si myslím, že bychom se měli zamyslet i nad systémem výpočtu důchodu, který samozřejmě v tuto chvíli horníky zvýhodňuje oproti...

Předčasné důchody nebo odchod do předčasného důchodu zaznělo v prvním čtení, že v podstatě, dá se říci, Sněmovna napříč politickým spektrem s tím nemá problém. Někteří poslanci mají problém s tím, že je to nesystémové řešení, které spadá pouze na jednu profesi. Druhá věc je, že druhé zvýhodnění horníků je ve výši vypočteného důchodu a také v tom, že pokud jde tato profese do předčasného důchodu... Tak ještě jednou vás požádám o klid... Pokud chcete, abych jmenoval, i to mohu udělat... Tak, prosím, pokračujte.

Myslím, že bychom se nad tím měli zamyslet, minimálně rozvinout diskusi a postavit se k tomu nějakým způsobem systémově, o čemž se diskutovalo i na výboru pro sociální politiku. Je pravda, že můj pozměňovací návrh, ke kterému se potom přihlásím, jde trošku proti tomu, s čím dneska vyrukovala sociální demokracie bez jakékoli konzultace. Nemyslím si, že je to dobře. Myslím si, že to je opravdu špatné, populistické gesto před krajskými volbami a trošku to dělá, bohužel, z takto náročné profese, jako jsou horníci, trošku zboží, jako se stali senioři při jednorázovém příspěvku. Myslím si, že bychom měli tedy zachovat původní návrh, a ne do toho házet další pozměňovací návrhy, které samozřejmě ztěžují tuto práci díky tomu, že jsou pouze populistické, nesystémové. Já tedy se k podrobné rozpravě připravím, přihlásím k svému pozměňovacímu návrhu, který určitým způsobem reaguje na ty zvýhodněné výpočty a nekrácené předčasné důchody při odchodu do důchodu. Děkuji paní poslankyni Radce Maxové. Kdo dál se hlásí do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Ptám se, jestli je zájem o vystoupení paní ministryně, pana zpravodaje? Není tomu tak.

Pan předseda klubu Roman Sklenák. Děkuji za slovo. Využiji svého přednostního práva, aby se paní kolegyně Maxová mohla občerstvit. Je to tedy do sbírky důvodů pro vzetí si přestávky jeden z nových, to jsem ještě tady tedy nezažil, že to, že jsem si dovolil vložit do systému pozměňovací návrh bez toho, aniž bych předem avizoval klubu ODS, tak je třeba na to reagovat šedesátiminutovou přestávkou.

A jedná se právě o věk, o kolik let mohou ti horníci, kteří splňují podmínky dané předloženou novelou, odejít dříve do starobního důchodu. Já a mohu mluvit i za klub sociální demokracie se domníváme vzhledem k tomu, jak se postupně prodlužuje doba odchodu do důchodu obecně a vlastně z té původní hranice 60 let už jsme podstatně dál a budeme každým rokem ještě více, tak ten zdravotní stav horníků, kteří mají za sebou těch 3 300 směn, je natolik ohrožen a všechny statistiky to dokládají, že těch pět let nepovažujeme za dostatečné.